Aktuální kritickou situaci využíváme zároveň jako příležitost, abychom pro českou dopravní infrastrukturu přichystali reálné nástroje, jak to zafinancovat, a říkáme: Máme tady konkrétní formu pomoci, půjčku Evropské investiční banky. A zároveň se díváme všude kolem po evropských státech, které díky právě pomoci Evropské investiční banky dokázaly udělat v předchozích letech obrovský kus práce v oblasti dopravní infrastruktury. A je naprosto na místě vyjednat s Evropskou investiční bankou podobně příhodné podmínky, jak to dokázaly jiné státy, a díky tomu si poradit s tím dramatickým dluhem v infrastruktuře. A to, že to činíme a vyjadřujeme v podobě čísel, tím dáváme ale jenom viditelnou numerickou hodnotu vnitřnímu zadlužení, které představuje pro Českou republiku pochopitelně vážný limit pro další ekonomický rozvoj. A to, že se snažíme i za této situace najít řešení pro nezbytnou investici do infrastruktury, je přece důležitá věc pro nastartování pozitivního ekonomického vývoje, na odstranění překážek, které máme. Jak to bude z hlediska poskládání těch nástrojů? Budeme mít k dispozici konkrétní nabídku Evropské investiční banky včetně výše úroků. Budeme mít k dispozici, a to už můžu také zmínit, další konkrétní nabídky úvěrového financování i ze strany bank už proběhla v minulých týdnech jednání s bankami. Zároveň připravujeme a budete to tady ve Sněmovně mít během několika týdnů legislativní řešení právě pro dluhopisy Státního fondu dopravní infrastruktury a máme další možnosti a nástroje formou státních dluhopisů. Ano, řešíme to s ohledem na to, jaké finanční prostředky byly v střednědobém výhledu pro letošní rok, tam bylo 96 miliard korun. Znamená to, že kdybychom opravdu se jenom přiblížili téhle hodnotě, reálně celá řada staveb se bude muset konzervovat a bude to stát další finanční prostředky a hlavně ránu pro celé stavebnictví a ránu pro veškeré výhledy o tom, jak by se měla dopravní infrastruktura rozvíjet.

No, vzhledem k tomu, že partnerem bude Ministerstvo financí, tak to samozřejmě bude záležitost, kterou v budoucích letech ponese stát prostřednictvím Ministerstva financí, ale já zároveň říkám: je velmi dobře, že zároveň bude jasné, že ty finanční prostředky půjdou na financování výstavby dopravní infrastruktury a že je poctivé to říct, že to jsou finanční prostředky, které z peněz daňových poplatníků vydáváme za to, aby po České republice snáz jezdily vlaky, snáz se jezdilo po dálnicích, po silnicích první třídy a také abychom dokázali zvedat vnitrozemskou říční plavbu.

Tak proti tomu stavíme férově, jasně, transparentně pro všechny, pro českou veřejnost, že musíme investovat víc, že budeme investovat víc, že se stavby nezastaví, že se pokusíme i v těch těžkých dobách splácet historický infrastrukturní dluh a že k tomu navíc zodpovědně budeme využívat víc nástrojů. A znovu zdůrazňuju, ten útok skrzevá to, jak to dopadne na další generace ministrů...

Prosím, odložte aspoň v tomto směru na chvíli zbytečnou povinnou opoziční kritiku a podívejte se na to prosím věcně z hlediska toho, co potřebuje česká infrastruktura, jaké návrhy v tomto směru předkládáme.

Děkuju za pozornost. Děkuji. S faktickou poznámkou se nikdo nehlásí, takže můžeme...

Tam jsme, pane ministře, naprosto ve shodě. Tady jsme přece ve shodě, v naprosté shodě, opozice i koalice. Ale když se znovu zeptám, kdy budeme znát tu nabídku, ty parametry EIB, nemám zatím odpověď promiňte, byla obecná: My ji dostaneme, my ji budeme mít.

Za druhé, beru tu vaši větu, ta zazněla na mikrofon ano, i do budoucna to bude závazek Ministerstva financí. A do třetice ptal jsem se pana ministra Stanjury: když to nedopadne, když ty podmínky EIB nebudou tak výhodné, jako kdyby si ty peníze půjčil stát, odkud pak ty peníze vezmete? Bude to z nějaké všeobecné pokladní správy nebo odkud? Děkuji. Tak říkáte, jak nás bedlivě posloucháte, ale neposloucháte. Ta odpověď zazněla opakovaně a nechci se dohadovat o procedurách. Prostě v okamžiku, kdy poskládáme ten vějíř, budeme znát jednotlivé parametry, máme další možné nástroje, které využijeme, protože nic jiného nezbývá, pokud nechceme zůstat dlužni infrastruktuře, a mimochodem, dlouhodobým plánům, nejenom plánům naší vlády. Akorát to prostě musíme udělat cestou, kterou teď předkládáme, najít víc nástrojů, než které Česká republika doposud využívala. Kdybychom to neudělali, tak to znamená vážný problém pro celou Českou republiku. Tedy znovu přímá odpověď na jasnou otázku: Kde bychom ty peníze vzali, kdyby se ukázalo, že to není výhodné? No, tak nepochybně v tu chvíli vedle toho budou ležet ty ostatní možnosti využití finančních prostředků. A pokud tak rozhodneme, tak na základě toho, že jinde ty finanční prostředky budeme moci čerpat výhodněji. A jestli to budou dluhopisy Státního fondu dopravní infrastruktury, nebo běžné státní dluhopisy, nebo případný specifický komerční návrh, nabídka konsorcia bank, to všechno přichází do úvahy. A je poctivé se s tím tak vypořádat, protože stejnou cestou jdou velké podobné fondy, jako jsou fondy ve Švýcarsku, jak to řeší Polsko a další evropské státy, které intenzivně staví a splácejí svoje historické dluhy.

A my vysvětlujeme, jaká je ta logika, jen to nechcete přijmout, ale věřte mi, že pokud bychom tou cestou nešli, tak byste dneska tady patrně stáli a kritizovali byste nás, že zastavujeme výstavbu dopravní infrastruktury. Děkuji.